V tuto chvíli máme po celé republice díry v praktických lékařích.

Ale to nebude fungovat.

Nedá se nahradit ze dne na den, bude to trvat řadu let, než se to posune, a my bychom takovéto situaci měli předcházet a neměli bychom ji dopustit.

Ten svět je různý. Všude a ve všech skupinách lidí jsou lidé, kteří nejsou úplně poctiví. Prosím. Já jsem měl nějakou možnost ve svém životě žít a pracovat v Itálii. Když jste ošetřil pacienta v privátní praxi a on z té praxe vyšel, mohlo se stát, že ho zastavil člověk, který se prokázal průkazem a řekl: Dal vám pan doktor účet? A když nedal, tak nastal takový malér, že ten lékař dokonce mohl o tu praxi přijít. A jenom možnost této hrozby, která tam existovala, v Itálii, která je velmi vynalézavá v oblasti uhnutí nějakým finančním povinnostem, si ty lékařské praxe nedovedly představit, že by mohly pacientovi účet nevystavit.

To je samozřejmě věc, která je zdánlivě jednoduchá a měla by fungovat. Měla by fungovat daleko lépe než tato varianta, kterou teď chystáme, prostě proto, že kdyby toto fungovalo, tak by nehrozilo to, že primární péče, ale i péče v oblasti stomatologie a malých lékáren bude ohrožena tím, že ta zařízení skončí.

V této oblasti jsme to neměli dělat.

Já vám také děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já musím říci, že nevím, jestli je rychlejší vyplnit něco pro pojišťovnu nebo lékařskou zprávu nebo recept ručně, a ne na počítači. Výzkum, který nevím, jak je starý a který říká, že 20 % lékařů nemá nějakou takovou techniku, je opravdu starý. Dříve nebo později tito lidé, kteří to nemají, to na tom počítači prostě budou vyplňovat, protože to je rychlejší. Stejně tak to dělá s údaji pro pojišťovnu, protože to je prostě rychlejší a zbývá mu více času pro pacienty. Ti lidé to budou dělat dobrovolně, protože to je prostě rychlejší, a budou mít čas na to, aby se věnovali svým pacientům. Ať lékaři léči a administrativu si tímhle způsobem zjednoduší, ale oni to opravdu už teď dělají.

Prosím, máte slovo. Děkuji.

Ten rozdíl je docela až řádový, když máte těch pacientů hodně. Ale o tom to vůbec není. Je to o tom, že tu máme skupinu lékařů, kteří to nebudou schopni a nebudou ochotni to udělat a že odejdou. Abychom je nahradili, na to budeme potřebovat minimálně pět let, spíše deset, prostě proto, že tak dlouho to trvá, než ten lékař získá kvalifikaci, než tam přijde. A my nejsme v této zemi zvyklí na to, aby se lidé přesouvali. Všichni někde nastoupí a pak tam umřou.

A to je to, proti čemu hovořím.

Vím, že čas půjde dopředu a že elektronika nastoupí. Ale v této věci ona nastoupí špatně prostě proto, že na to podmínky v této samostatné zvláštní sféře lidské činnosti prostě nemá. Ta skupina lidí prostě přestárla, je mimo a my ji nedokážeme z hodiny na hodinu nahradit. To je to, před čím varuji. Také doufám, že v tom čase se nedočkám toho, že je pravda to, co říkám. Děkuji. Nyní tedy několik faktických poznámek. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. To je taková parta, takový orgán, kde zasedají a prosazují své názory především drobní podnikatelé. Já jsem tam mluvil o mnoha věcech a nechal jsem si elektronickou evidenci tržeb úplně naposled.